Každopádně prodlužování této pauzy mi připadá neadekvátní, protože každý poslanec je zodpovědný za to, aby byl přítomen v jednacím sálu a jednání se účastnil.

Já tomu rozumím, ale musel jsem vyhovět jednacímu řádu ve věci, že tady musí být ministr. Nemám žádnou páku na členy vlády jako předsedající, požádal jsem o to předsedy poslaneckých klubů vládních stran. Poté jsme řekli, že budeme hlasovat.

Já bych chtěla říct, že pan kolega Bartošek to zrekapituloval zcela jasně. On ten procedurální návrh vznesl, po něm vystoupil pan Okamura, pan místopředseda Okamura, který poprosil místo gongu a místo takového toho našeho standardního čekání, než budeme mačkat tlačítka, poprosil o přestávku. A ve chvíli, kdy uplynula ta doba, tak jste měl dát hlasovat. Jiné návrhy tady už zaznívat neměly. Dejte tedy, pane místopředsedo, hlasovat tak, aby to skutečně bylo v souladu s jednacím řádem. Děkuji.

Děkuji vám.

Děkuji za slovo.

Byla to dlouhá, někdy celkem trnitá cesta, ale současně cesta a práce, která mě nesmírně obohatila a která pevně věřím přispěla, a hlavně ještě přispěje ke zkvalitnění naší sociální legislativy a praxe v oblasti našich systémů sociálních dávek. Návrh, který dnes projednáváme v závěrečném čtení, je výsledkem více než dvouleté tvrdé práce, výsledkem stovek odborných a politických jednání. Mnozí z vás to dobře víte z vlastní zkušenosti, protože jste v průběhu času začali na úpravách tohoto návrhu spolupracovat, a i za to vám moc děkujeme. Chceme opravdu upřímně poděkovat každému, kdo se na této spolupráci podílel a kdo na ni přispěl.

Je nepochybné, že se nám společně podařila opravdu mimořádná věc, a nyní je před námi poslední, ale ten naprosto zásadní a rozhodující krok, dotáhnout naše snažení do úspěšného konce, kterým je finální schválení návrhu ještě v tomto volebním období tak, aby začal co nejdříve fungovat v každodenní praxi. Chceme také poděkovat zástupcům Ministerstva práce a sociálních věcí za jejich přístup v poslední fázi přípravy komplexního pozměňovacího návrhu k naší původní předloze. Kolegyně a kolegové, základní myšlenkou našich návrhů je snaha, aby z veřejných peněz vyplácená pomoc v hmotné nouzi a státní sociální podpora sloužily pouze jako nezbytná pomoc těm občanům, kteří se dostali do určité existenční krize a snaží se z ní vlastními silami a vlastní prací dostat, anebo též jako nezbytná, nutná a potřebná pomoc těm našim spoluobčanům, kteří z objektivních důvodů pracovat nemohou, jako jsou například senioři nebo zdravotně postižení, to vše za splnění přesně a striktně daných zákonných podmínek a parametrů. Náš návrh zavádí do systému sociálních dávek přehledná pravidla a řád a vrací mu jeho původní smysl být záchrannou sítí, nebo chceteli záchrannou trampolínou pro okamžiky nenadálých životních krizí.